Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, zaujměte místa v sále a budeme pokračovat. Jsme tedy po ukončené podrobné rozpravě, těsně před hlasováním. Ale ještě než dám slovo panu zpravodaji, tak s přednostním právem si přeje vystoupit pan místopředseda Filip. Děkuji, pane předsedo.

Bylo evidentní, že většina spíše myslí na to, co je důležité pro ni, a ne pro občany. Proto nezbývá, než abych podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky vyzval předsedy politických stran zúčastněných na práci této Sněmovny, bez toho, jestli jsou koaliční, nebo opoziční, aby rozhodla o svém rozpuštění 120 hlasy a umožnila, aby občané České republiky znovu rozhodli o tom, kdo je bude zastupovat. Jsem přesvědčen, že vaše hádky nepřinášejí nic této zemi a že je mnohem důležitější, aby ti, kteří rozhodují o osudu této země, občané České republiky, měli šanci se vyslovit k tomu, jestli vůbec jste schopni sednout si vedle sebe do vládních lavic. Mělo by to jednu obrovskou výhodu.

Protože pochybuji, že by při těch hádkách, které vy vedete, by tato koalice mohla připravit rozpočet, který by byl ve prospěch občanů naší země. Děkuji vám. O tomto návrhu ale nebudeme hlasovat dnes. Prosím pana předsedu Kalouska.

Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Zopakuji, že poslanecký klub TOP 09 děkuje všem členům komise za profesionální práci. Nemáme žádný důvod zpochybňovat text, který nám byl dnes předložen. Nemáme žádný důvod nepodpořit návrhy usnesení, které padly.

Zda propojení na silné téma volební kampaně jedné politické strany bylo náhodné, anebo dopředu domluvené.

My za tuto informaci děkujeme. Bereme ji na vědomí a budeme hlasovat pro návrhy usnesení vyšetřovací komise. K výzvě pana předsedy Filipa, neboť vyzval všechny předsedy parlamentních stran, chci říct, že přání Miloše Zemana beru na vědomí, ale nemám důvod mu vyhovět. Pokud nejsou další přihlášky s přednostním právem, poprosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a přednášel nám postupně jednotlivé návrhy usnesení. Děkuji za slovo. Jsem rád, že konečně spějeme do finále. Jenom stručné shrnutí pro představu.

To znamená, první návrh usnesení je právě z dílny předsedy Sněmovny pana Hamáčka, který je ve znění, že Poslanecká sněmovna vyzývá ministra financí Andreje Babiše, aby se omluvil za své výroky na adresu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

A budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.